Jak jsem již oznámil, z pověření vlády předložený tisk uvede ministr dopravy Dan Ťok. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, cílem předloženého návrhu zákona je zejména implementace práva Evropské unie, a to především tří směrnic upravujících oblast pravidelných technických prohlídek vozidel, silničních technických kontrol užitkových vozidel a přípustných rozměrů a hmotnosti vozidel. Nejrozsáhlejší jsou vstupy do zákona č. 56/2001 Sb., v němž bude nejpodstatnější změnou začlenění měření emisí vozidla jako jedné ze skupin kontrolních úkonů do pravidelné technické prohlídky vozidla. Návrh zákona současně počítá s tím, že měření emisí bude možné provést i ve stanici měření emisí před provedením ostatních kontrolních úkonů ve stanici technické kontroly. Bude na rozhodnutí provozovatele vozidla, zda své vozidlo podrobí technické prohlídce pouze ve stanici technické kontroly, nebo bude tato prohlídka provedena ve stanici měření emisí a následně ve stanici technické kontroly. Protokol o celkovém výsledku technické prohlídky bude vždy vystavovat kontrolní technik, jehož odborná způsobilost bude zahrnovat i měření emisí. Současně však bude umožněna existence dílčí kategorie kontrolních techniků, jejichž oprávnění bude omezeno pouze na měření emisí.

Přijetím návrhu zákona bude rovněž dosaženo implementace dvou nařízení Evropské unie upravujících schvalování vozidel.

V zákoně o silničním provozu se dále navrhují dílčí změny v úpravě technických silničních kontrol. Návrh zákona byl připraven již na jaře minulého roku, avšak s ohledem na končící volební období minulé Poslanecké sněmovny bylo jeho projednávání pozastaveno. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás tímto požádat o podporu předloženého návrhu zákona, neboť zejména s ohledem na závazky vyplývající z členství České republiky v Evropské unii je nezbytné jeho co nejrychlejší přijetí. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr řekl v podstatě vše, co obsahuje navržená novela zákona.

To je vše.